Další hlasování by bylo k pozměňujícímu návrhu paní kolegyně Štefanové pod písmenem B2 ověření existence pojistného stavu prostřednictvím informačního systému, který bude v gesci jednotlivých pojišťoven. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 170, přihlášeno 179, pro bylo 81, proti 92.

Kdo je pro? Hlasování číslo 171, přihlášeno bylo 177, pro bylo 85, proti bylo 57. Zamítnuto. Druhým mým pozměňujícím návrhem je zajištění garance dostupnosti a úhrady zdravotní péče pro děti cizinců z třetích území s dlouhodobým pobytem do 18 let na území České republiky.

Stanovisko výboru je doporučující. Já prosím o stanovisko navrhovatele.

Zamítnuto. Můžeme pokračovat. Další hlasování by bylo k pozměňujícímu návrhu D pana kolegy Philippa a dalších kolegů.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Přijato.

Jedná se o zachování zákonného omezení výše provize za zprostředkování pojištění při jejím současném navýšení oproti senátnímu návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. Jestliže bylo hlasováno, pane zpravodaji, o všech návrzích? Ano, bylo hlasováno o všech pozměňujících návrzích, a proto vás prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o návrhu zákona jako o celku.